Toto všechno jsou škrty, které jste dělali s plným vědomím toho, že ohlodáváte státní rozpočet až na kost, a že v případě, že nastane jakákoliv nečekaná situace, ať už v podobě návratu pandemie, či něčeho podobného, nebudete schopni operativně reagovat. Ta situace, bohužel, já říkám bohužel, nastala.

Potravin, nezapomínejme, že se to bude týkat i potravin.

Ale rozpočet není na mimořádné situace připraven vůbec, nemluvě o všech těchto komoditách.

Ale obávám se, že i toto je optimistický odhad. Bude nevyhnutelně nutné řešit tuto situaci z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně tak z pohledu zdravotnictví a dalších oblastí. Resort školství samozřejmě z logiky věci nemůže být připraven na desetitisíce nových neplnoletých dětí a žáků, o které se budeme muset postarat. Ale i tato kapitola bude muset být výrazně navýšena.

Při pohledu na tu nastalou situaci mi přijde také docela rozumné více investovat do resortu obrany. Ostatně tak jsme to dělali my a předávali jsme vám resort obrany ve výrazně lepším stavu, než jsme ho kdysi přebírali. Od nikoho z našich poslanců jste nikdy nemohli slyšet, a ani nikdy neuslyšíte, abyste omezili podporu Ukrajině.

Nyní, prosím, mi dovolte, abych se vrátila k výdajům za státní pojištěnce. Minulý rok byla výška tohoto deficitu 13 miliard korun.

My jsme se ocitli v situaci, kdy k nám přichází tisíce migrantů denně, a vaše vláda deklaruje, že se stanou státními pojištěnci. Otázkou tedy je, kde na to systém veřejného zdravotní pojištění vezme finanční prostředky.

Díky tomu naši občané dostanou kvalitní zdravotní péči. Taktéž jsme zvýšili platy ve zdravotnictví. A teď?

To, co mě však trápí ještě více než vaše pofiderní odhady, je to, že rekordní nárůst těchto cen vůbec neřešíte vzhledem k občanům této republiky.

A přitom má v důsledku inflace minimálně o 62 miliard korun více a já si troufnu říct, že to možná bude ještě víc vzhledem k tomu, jak roste inflace.

To, co tato vláda včera předvedla při řešení vysokých cen pohonných hmot, je doslova výsměch všem lidem. Přes to všechno si uvědomuji, že je potřeba přijmout tento státní rozpočet, protože vláda musí začít čerpat z vládní rozpočtové rezervy.

Omlouvám se vám, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane poslanče.

Bojuje, a přestože jste byl v opozici, nesmírně jsem si toho, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vážila. Teď mlčíte.

To mě trošku zklamalo. Takže my nepodpoříme rozpočet jako celek, podpoříme celou řadu pozměňovacích návrhů, zejména ty dva zásadní, o kterých jsem hovořila, byť jsou z dílny vládní koalice, ale dávají smysl. Znova opakuji, nebude to stačit.